Ještě k tomu školství. To je zdánlivě, někdo by řekl, úplná banalita, otázka tělesné výchovy.

A dneska? A to není z mé hlavy, takhle se vyjadřují odborníci jako profesor Kolář. Co bude s touto generací po fyzické stránce? Už tady byla řečena otázka vakcinace nebo testování. Tomu musí jít vláda naproti.

Tohle prostě je úkolem vlády, aby to lidi vzali za své a aby třeba těm učitelům vlastně pomohly nějaké mobilní stanice apod., jak je to třeba v sousedním Německu, Rakousku apod.

Děkuji za pozornost.

Děkuji za slovo.

Je samozřejmé, že pro spoustu lidí to už začíná být velký ekonomický problém. Drtivá většina lidí už má nedůvěru, že tento systém, který evidentně nefunguje, by vedl k nějakému výsledku.

A viníkem nejsou ti lidé, jak se nám někteří politici snaží říct, ale podle mě je to komunikace vlády. Vydávají se nesmyslná omezení a opatření, která cíleně a zbytečně poškozují malé podnikatele a živnostníky. Podle mě tady není žádný důkaz, že nákup v malém obchodě je nebezpečnější než v otevřeném supermarketu. V supermarketu, ve velkém prostoru, kde se v jednu dobu sejdou stovky a možná tisíce lidí. Více lidí na jednom místě je podle mého názoru daleko větší problém. České dráhy omezí spoje. Chápu, omezí spoje, protože jede možná méně lidí, ale tím více lidí je v tom jednom vlaku. Myslím si, že to je další nelogická věc.

Lidé si uvědomili jednu věc. Nemůže přece dojít k situaci, kdy se zhroutí ekonomickosociální systém společnosti. Dopad takového zhroucení by byl pravděpodobně horší než dopad samotné epidemie. Ty mohou podle mě fungovat nebo být pouze po krátkou dobu a tuto dobu už jsme promeškali. Dnes je třeba dodržovat rozumnou míru preventivních opatření, ukončit nouzový stav a cíleně působit na rizikové skupiny a investovat do jejich ochrany a také pokračovat v navyšování kapacity ve zdravotnictví. Snaží se chránit plošně celou populaci s pomocí restriktivních opatření, která podle mého vedou k tomu, co vidíme kolem sebe.

Kdo jiný než praktický lékař ví, kdo patří do takové rizikové skupiny? Jsou to samozřejmě senioři, jsou to samozřejmě invalidní občané, jsou to chronicky nemocní apod.

To už jsem tady na úvod říkal. Nicméně tento zákon nemůže být koncipován tak jako diktát hygieniků bez veřejné kontroly, tedy bez kontroly vlády nebo také Poslanecké sněmovny a Parlamentu vůbec. Takže opakuji ještě jednou, hnutí SPD nepodpoří prodlužování nouzového stavu a vyzýváme vládu, aby udělala jiná opatření, která nebudou plošně působit hlavně na české živnostníky, podnikatele tak, aby přicházeli o své příjmy, protože ty kompenzace, byť se vláda snaží, tak nikdy nenahradí jejich skutečné příjmy, které mají.

Pane poslanče, máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo.

Já se nedivím, že kladou otázky.

A to jsou otázky, na které lidé zkrátka nedostávají odpověď.

Zmiňoval tady pan místopředseda vlády Hamáček, že ta opozice furt něco chce.

Změnit veřejné mínění v takto citlivé záležitosti je extrémně náročné.